Děkuji za slovo, paní předsedající.

Také děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Bohuslav Svoboda a připraví se pan poslanec Karel Haas. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dneska tedy mluvil něco tak strašlivého, že jsem si to ani nedovedl představit.

Teď rozhodujeme o tom, abychom minimalizovali ty ztráty. A mně každá věc, která tady snižuje tu pravděpodobnost se tomu bránit a vydržet to, to mně strašně vadí.

Děkuji. A nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Haas. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedající.

A 18. 2., v den, kdy proběhla obě čtení, ve zkráceném stavu legislativní nouze načetli vládní poslanci zcela legitimně, Ivo Vondrák a Jan Hamáček, významné pozměňovací návrhy k pandemickému zákonu. Nicméně, a teď to beru jako pochvalu do řad hnutí ANO a do řad ODS, v demokratických politických subjektech by to nemělo být obvyklé, ale není to řekněme nic nestandardního. A druhá věc.

To si myslím, že byla mnohem větší pochybení než ta, která řešíme dnes, a byla zcela správně opravena nebo napravena formou pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát za pozornost. Také děkuji, pane poslanče. Ano, chce reagovat, takže prosím, máte slovo.

To by mě zajímalo.

Tam není jediná věc, která by nebyla pravdivá.

To je jedna věc. Druhá věc. Znovu opakuji, ta situace je jiná. Ta situace je jiná.

a my budeme dělat to samé, nebo skoro to samé? Jaká to je zpráva do té společnosti? To znamená, nedají se ty věci srovnávat.

Nikoliv že se to dopracovává v Poslanecké sněmovně. To nebylo o tom obsahu tentokrát. Děkuji, pane poslanče. Nyní dávám slovo s přednostním právem panu ministrovi Válkovi a dále se s faktickou poznámkou připraví pan poslanec Bohuslav Svoboda.

Může to tak být? Ano, děkuji. Prosím, pane ministře, s přednostním právem. Děkuji, paní předsedající. Já to nechci už komplikovat.

Na tom krizovém zákonu se pracovalo, dokonce se tady předkládal a tak dále. Já to nekritizuji, já jenom říkám, tato možnost je teď nepoužitelná, musí se na něm znovu začít pracovat.

Ten zákon se v podstatě nikam neposunul a není absolutně na něm odpracováno vůbec nic, dokonce není na ministerstvu ani nachystán žádný návrh, jak by měl vypadat ten obsah.

Tak ale ten zákon tady projde standardním procesem. No a takže jediné, co se dalo udělat, bylo využít novelu pandemického zákona, kterou přichystal pan ministr Vojtěch, kterou měl zřejmě připravenou, že by ji vládě předložil, kdyby ta vláda pak ještě byla, která prošla vnitřním připomínkovým řízením. Do té novely jsme zapracovali ještě některé pozměňovací návrhy, pak kolegové z našich pěti stran tam dopracovali ty dva pozměňovací návrhy a teď tady tato novela je. Ale já se čestně přiznávám, že jsem využil práce předchozího ministerstva, využil jsem toho, že prošla připomínkovým řízením předchozí vlády.